My tady jednáme o takové důležité věci, a jsou tady dva ministři.

Ten problém trvá už pět let.

Počet případů chřipky a následných úmrtí roste každý rok od září do března, pak padá do prázdnin. Tak je tomu po staletí.

Měli pravdu.

Docházelo též k odkladu operací.

Asi armáda.